Protože já si opravdu myslím, že ten konflikt tady vzniká právě proto, že tam obce jsou svým zastavěným územím. Ale na druhou stranu to neznamená, že by to řešilo ty problémy, že někdo prostě chce postavit vlek, resp. nějaký přibližovací vlek v první zóně nebo v části první zóny národního parku, protože to už není součást zastavěného území obce. A já bych opravdu chtěl vědět, jestli když ta možnost tady je a obce to dobře vědí, že ta možnost tady je , kolik obcí využije tu možnost vystoupit z národního parku svým zastavěným územím, protože si troufám říct, že ten národní park, a nejenom Šumava, ale všechny národní parky, je skvělá marketingová značka a obce velmi rády tu marketingovou značku při svém marketingu ubytování, stravování atd., prostě pobytu pro turisty, využívají.

Takže není pravda, že by ty obce významně trpěly, a já se opravdu s těmi obcemi a s těmi starosty bavím.

Takže milé kolegyně a kolegové, já si myslím, že ten zákon si zaslouží, aby byl projednáván dál, návrh té novely. Byla na něm odvedena strašná spousta práce, vyjadřovaly se k němu stovky lidí.

A já jsem přesvědčen a jsem si jist, že ten zákon oproti verzi, která je dneska, je zlepšení i pro Šumavu, samozřejmě i pro ostatní oblasti, pro ostatní národní parky, protože tam dává nějaká pravidla, která tam doteď nejsou. A troufám si říct, že pokud by tento zákon neprošel, tak stávající stav nejenom ochrany národního parku, ale i vzhledem k tomu, co je směrem k obcím a možnosti obcí a kompetence obcí, je prostě horší než to, co se v tom zákonu navrhuji. Děkuji vám. Děkuji panu ministrovi.

Významně většinový. Možná je jedna obec, která se vymyká tomu jednotnému postoji, ale to je všechno.

A já znova opakuji: zákon senátní, senátní návrh zákona byl vytvářen ve spolupráci s obcemi a představoval jejich naprosto jednotné stanovisko na to, jaký Národní park Šumava obce chtějí.

Já dobře vím, že ekologové chtějí mít Národní park Šumava jako jedinou možnost, kde budou moci na dlouhá desetiletí a staletí dopředu sledovat divočinu.

Bohužel. Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Junek. Prosím, pane poslanče.

My jsme měli několik diskuzí na toto téma, už to tady zmiňoval jak pan ministr, tak pan zpravodaj, různé kulaté stoly, podvýbory atd. A starostové řekli ano.

To je první věc. Já velice rád uspořádám exkurzi do jiné oblasti, abyste viděli, jak obce trpí tam, kde není chráněná krajinná oblast, a tam, kde není národní park.

Nejsou tam lidé, nejsou tam turisté, obce jsou vybydlené, zničené. Chci říct, že národní park je pro Šumavu požehnáním a skutečně, braňme ho. Děkuji panu poslanci.

Původně jsem chtěl dvě poznámky, ale teď mě pan kolega ještě inspiroval ke třetí. Když se zeptáte občanů České republiky, jestli chtějí žít v České republice, tak vám naprostá většina řekne, že ano, ale to, jak se tam bude žít, to je ta otázka, o které tady dneska mluvíme. Druhá. Pane ministře, ptal jsem se na otázku, zdali když dáte plombu na majetky lidí žijících v národních parcích v těch příslušných zónách, zdali budou moci ručit svým majetkem v případě, že si budou chtít vzít hypotéku či jiný úvěr, a nedostal jsem odpověď.

Ony to vědí a řada těch pozměňovacích návrhů, které zde jsou, je konzultována právě s nimi, mají konkrétní znění a je otázka, jak se k nim jenom postavíte. Děkuji panu poslanci.